Ale to, co jsem chtěl říci, nebo co jsem si přichystal do svého vystoupení, je právě ta doprava.

Má svoji vlastní městskou policii. Jsou na to patřičně hrdi. Městskou policii právě na základě veřejnoprávní smlouvy, o které hovořil pan ministr, pronajímají nebo její služby půjčují dalším. Asi v celé republice těch příkladů jsou minimálně desítky. Za prvé chci říci to, že pokud se setkám s policistou, ať státním, nebo obecním, a on mě bude nějakým způsobem omezovat v mých právech, bude mě chtít legitimovat, nebude mě chtít někam vpustit no, tak kdy se to stane? Stane se to asi v případě, že nějakým způsobem porušuji zákon. Porušuji vyhlášku.

Já zase, pokud se chovám slušně, tak jsem nikdy s policisty žádný problém neměl. A právě k oprávnění měřit rychlost vozidel.

Za každým bukem, tak jak se říká, oni pouze vydělávají. Pokud městská policie, a je jedno, jestli ve své vlastní obci, anebo v té, kde je uzavřena smlouva, má měřit, tak musí přijít a požádat Policii ČR. Musí dát žádost. Zdůvodnit tu žádost, proč chce tam, kde měřit. Jestli to je z hlediska bezpečnostního, u školy, u nemocnice atd. Měření je na tom místě buď povoleno, nebo není. Další mýtus nebo další emotivní argument, že příjmy z pokut slouží k naplnění obecních pokladen.

V roce 2015 necelých 5 %. Jsou to články, nebo zdrojem je Ministerstvo vnitra. V materiálu, který mám připravený, je krásný argument, že pokud omezíme pravomoc obecní policie právě v oblasti měření rychlosti nebo kontroly bezpečnosti silničního provozu a rychlosti, tak sice snížíme počet přestupků odhalených, na které se přišlo a které byly pokutovány, ale rozhodně nesnížíme počet přestupků spáchaných. Těch, které se opravdu staly tam, kde řidiči v obcích rychlost nedodržují. Je to první čtení, takže své vystoupení považuji za jakési avízo nebo uvedení svého názoru a svých argumentů a určitě s kolegy na výborech rád se jednáních zúčastním. I tady na plénu budu v uvozovkách plédovat a přesvědčovat vás v tom směru, aby kompetence obecní policie minimálně v oblasti zajišťování bezpečnosti silničního provozu nebyly omezovány, aby zůstaly zachovány a obecní policisté aby nadále mohli v terénu fungovat a postupovat tak, jak je tomu doposud. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Bavíme se přece o tom, že bychom dlouhodobě měli městskou policii směřovat k servisu místním společenstvím. Jejich vnitřní soudržnosti, důvěře ve strážníky, znalosti, schopnosti řešit sociální problémy. Zatímco státní policie se specializuje na sofistikovanou kriminalitu, násilí, nevím co všechno, tak tady by to měl být zralý člověk. Proto já mám trošku problémy s těmi osmnácti lety, protože to...

Ale je potřeba si uvědomit, že od nich nemůžeme chtít vyšetřovat sofistikovanou kriminalitu.

Děkuji panu poslanci Ivanu Gabalovi. To byl zatím... není tomu tak. Pan kolega Milan Brázdil se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Chtěl bych jenom požádat, jestli by bylo možno i pamatovat na takovou věc, jako je součinnost se záchrannou službou.

Děkuji panu poslanci Brázdilovi. Vzdává se, dobře. Děkuji. V tom případě nemám žádnou přihlášku do rozpravy a rozpravu mohu skončit. Ptám se na závěrečná slova. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání, protože nebyl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí předložených... Pardon, omlouvám se. Je návrh na zamítnutí v prvním čtení. Pane zpravodaji, je tomu tak? Ale nejdříve vás všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Má někdo návrh na jiný garanční výbor? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Organizační výbor zároveň navrhl přikázat tento návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru, který jej projedná. Má někdo další návrh? Ano, pan kolega Klán. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Dobře, děkuji. Ještě nějaký jiný návrh? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám.